Požádám vás o ztišení a zopakuji návrh, který přednesla poslankyně Ožanová, a to je změna zpravodaje tak, aby se zpravodajem tohoto tisku stal poslanec Kohoutek. Prosím, abyste se opět přihlásili svými kartami. A jakmile se počet přihlášených ustálí, zahájím hlasování o tomto návrhu. Zahajuji hlasování o předneseném procedurálním návrhu. Ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh nebyl přijat. Nyní tedy pokračujeme.